Paní poslankyně Adámková navrhuje nový bod Zabezpečení kvalitní léčby v České republice. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu.

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu.

Kdo je proti?

Tak jsme se vypořádali, pokud se nemýlím, se všemi navrženými změnami pořadu schůze.